Vážený pane předsedo, vážené kolegyně, kolegové, děkuji. Dneska předkládám smluvní dokument.

Uzavření této mezinárodní daňové smlouvy sleduje záměr omezit daňové zatížení poplatníků při vyloučení nežádoucího mezinárodního dvojího zdanění, k němuž bez existence daňové smlouvy v mezinárodních hospodářských vztazích běžně dochází. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění, která se ve vzájemných vztazích mezi Českou republikou a Senegalem v současnosti navrhuje, byla připravena na základě vzorových modelů OECD a OSN, přičemž samozřejmě reaguje i na vnitřní daňové předpisy obou zemí. Tato daňová smlouva umožní koordinaci činností daňových úřadů obou států, směřující k omezení případných daňových úniků, a v neposlední řadě také umožní relevantní výměnu informací, a to v souladu se všemi existujícími mezinárodními standardy. Sjednání této daňové smlouvy zvýší právní jistotu případných investorů obou států. Její uzavření ani provádění nebude mít přímý dopad na státní rozpočet. Celkový přínos plynoucí z aplikace této smlouvy bude v praxi záviset na budoucím rozvoji jednotlivých forem hospodářské spolupráce. V tomto kontextu lze uvést, že bilance vzájemné obchodní výměny je vzhledem k poměrně nízkému dovozu ze Senegalu výrazně ve prospěch naší země. Obrat obchodu mezi Českou republikou a Senegalem dosahoval v roce 2019 necelých 18 milionů amerických dolarů. Smlouva o zamezení dvojímu zdanění mezi Českou republikou a Senegalem jistě otevře prostor pro české podnikatelské subjekty a napomůže tak rozvoji vzájemných hospodářských vztahů, včetně investičních aktivit.

Děkuji za slovo. Dámy a pánové, dovolte mi, abych vás seznámila se zněním usnesení zahraničního výboru, které bylo přijato dne 16. prosince 2020 k této mezinárodní smlouvě, která je vedena pod číslem sněmovního tisku 760. Po odůvodnění náměstka ministra financí Stanislava Kouby, zpravodajské zprávě poslance Ondřeje Veselého a po rozpravě zahraniční výbor doporučuje